Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr Marian Jurečka. Nevidím. V tom případě požádám Petra Kudelu.